Ale dejme tomu, že to je pravdivý argument. A kdybychom nechtěli zhoršit podnikatelské prostředí a současně bychom chtěli pro stát získat 15 dnů, tak to má jednoduché řešení.

To znamená, lhůta by zůstala 30 dnů mezi tím, kdy zaplatím, a kdy případně dostanu jiný měsíc nadměrný odpočet. To by bylo opatření vyvážené vůči daňovým poplatníkům a současně by to státu umožnilo o 15 dní déle na nějakou kontrolní činnost.

V tomto případě jednorázově. Jednorázově, 24 miliard. Tato vláda je expert na jednorázové příjmy. Nebudu vás zatěžovat debatou o daňovém balíčku, ale vzpomenu, jak rozprašuje postupně všechny rezervy jednorázově. Příjmy z privatizace, technické rezervy pojišťoven, rezervy zdravotních pojišťoven. A teď, světe div se, budeme tam platit, protože přišla kůrovcová kalamita, ten podnik si na to našetřil, ale vláda to utratila, ty peníze.

Nic by se nestalo. Některým určitě ano.

Pokud ne, pokud daňový poplatník má platit v den daňového přiznání a stát si jednorázově prodlouží tu lhůtu, tak je to prostě jenom útok na peníze firem a všech plátců DPH, což mohou být i fyzické osoby.

To je také neoprávněné zadržování peněz. A pak bych poprosil paní ministryni...